Děkuji těm členům vlády, kteří se účastní.

Zástupce navrhovatele senátor Tomáš Czernin se ale omlouvá, tudíž tento sněmovní tisk nelze dnes projednat.

Mám zde přihlášku k pořadu. Prosím, máte slovo. A já bych chtěl požádat sněmovnu, abychom se uklidnili.

Říkám, že si myslím, že jsme za tři minuty hotovi.

Prosím. Nyní pan předseda Bartoš. Dobré ráno pane předsedající, dámy a pánové.

Důvod. Takže bych chtěl požádat o vyřazení tohoto bodu 301.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Navíc by to výrazně zjednodušilo život mým kolegům z rozpočtového výboru, kteří kvůli tomuto tisku musí 7. května do Prahy, přestože je variabilní týden, kdy bude zasedat Sněmovna. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

Myslím, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 64.